Tady musím zareagovat na pana kolegu Miholu. Víte, vždycky argumentovat tím, co se mně hodí, nebo to, co někde je... Na světě najdete vždy celé spektrum, jak k nějaké problematice přistupují.

Samozřejmě desetkrát posbírané plusy ve zcela jiných kulturách, ve zcela jiných systémech, nikdy nemusí ve výsledku být plus, ale naopak minus. Obávám se, že Benelux je trošku jinak nastaven, má jiný systém služeb, lidé mají také jiné zvyklosti. A nechápu, proč něco, co tady dneska funguje, chcete tímto způsobem ohýbat.

Nebaví to nikoho, protože každý samozřejmě má nějaké rodiny, nějaké koníčky apod. Nicméně není většího důkazu než tento předklad a podpora zejména z řad sociální demokracie toho, jak hluboce jste odtrženi od reálného světa, od skutečných potřeb lidí.

Příplatky a vůbec i základní mzdy, příplatky o víkendech a svátcích jsou pro ně poměrně důležitou součástí jejich příjmů.

Tak je to nastaveno ve vyspělých zemích a docela bych se divil, pokud by u nás i v budoucnosti to bylo nějak jinak.

Zjevně zase bude chodit nějaký zaplacený orgán, rozšíříte zřejmě řady dalších a dalších kontrolorů na stále se zmenšující skupinu těch, kteří vytvářejí hodnoty, kteří platí daně, a budete přeměřovat.

Tak jestli na tohle máte, je to úplně zvrácená představa o tom, jak má svět vypadat a fungovat. Takže nevím, ve jménu koho vy toto tady předkládáte. Útočíte na sociálně slabší skupiny lidí.

Nevím, zda předkladatelé si říkají, že lidé nakupují podle skutečných představ. Nebyli jsme to my, kdo jásal nad tím, že spotřeba domácností roste.

Všechno tohle funguje a funguje velice efektivně.

Samozřejmě dneska máte pocit, že jste za vodou, že růst ekonomiky je nekonečný, ale ono to tak nebude. A zase potom budete vykládat, jak něco nefunguje. Možná vás potká to štěstí, že se zase ocitne při poklesu ekonomiky nějaká středopravicová nebo pravicová vláda, a zase budete vykládat, jako tomu bylo v minulosti, jak to za vás všechno báječně fungovalo. Vy se tady snažíte sice modernějšími metodami vychovat nového člověka, nevím, jaké éry, kapitalistické nebo současné postglobalizační, postmoderní to rozhodně není.

Nevím, že dnes jim vadí, že si lidé za mzdu a svým způsobem, pokud pominu sociální aspekty, dobrovolně chodí vydělávat peníze do obchodů.

Takže zrovna dojemná péče ze strany této politické strany mě vůbec nedojímá. Divím se, že tady zástupci KDU říkají, že chtějí propustit ten zákon do druhého čtení. Nevadí jim zřejmě, že tam některé významné náboženské svátky nejsou, kdežto jiné jo. Já se domnívám, že ještě logické by bylo to, že náboženské svátky se mají ctít, tudíž pro věřící by bylo volno, ateisté by mohli pracovat, pro ně to přece žádné svátky nejsou. Tomu bych ještě rozuměl.

Nevím, proč se takovýmito návrhy mají zabývat výbory, trávit tím zbytečně čas, hledat nějaké pozměňující návrhy, jestli se to ještě rozšíří, nebo ne.

Nejsem běžným návštěvníkem stránek sociální demokracie. Proto vás vyzývám, abychom s tímto zákonem zametli v co nejkratší době a co nejefektivněji.